Děkuji panu poslanci.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v městských částech hlavního města Prahy přibývá modrých parkovacích zón jako hub po dešti. Zóny se nedávno rozšířily do dalších městských částí a v brzké době se má v tomto trendu pokračovat.

Ti nemohou zastavit na modrých zónách, kde sídlí úřady, banky, lékaři, lékárny a podobné instituce. Nezbývá jim tedy než zastavit a následně očekávat pokutu od strážníků, nebo prostě k lékaři nejít. Velmi snadno se pak může stát, že na dveře těchto spoluobčanů zazvoní exekutor za neuhrazené pokuty.

Následně se tedy obrátili na vás, pane ministře, a to dvakrát, bohužel v druhém případě bez reakce.

Děkuji vám za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Paní poslankyně Věra Kovářová není přítomna, tudíž její interpelace propadá. Pan poslanec Simeon Karamazov přítomen je a jeho interpelace na pana ministra Dana Ťoka bude věci obchvatu komunikace I/36. Prosím, pane poslanče.

Situace s výstavbou silnic v Pardubickém kraji je dlouhodobě neuspokojivá, například mnohokrát zmiňovaná problematická dostavba dálnice D35, což záležitost, ve které jsem vás již interpeloval na minulé schůzi Sněmovny. Tato situace je však specifická i proto, že se přímo dotýká jediného lázeňského města v kraji, problémem proto nejsou zasaženi pouze místní obyvatelé a také turisté a lázeňští hosté. Proto se vás ptám: Seznámil jste se již osobně s obsahem této mnou zmíněné petice? Změnila se dle vašeho názoru situace od března letošního roku, kdy jste obdržel vyjádření vedení Pardubického kraje v této věci? A jaké konkrétní kroky k této záležitosti plánujete? Můžete zde uvést například termín, kdy by mohly započít práce na této stavbě? Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Nina Nováková bude interpelovat přítomného pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci soudních znalců. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, můj dotaz se týká soudních znalců, přesněji jejich kvalifikace a odpovědnosti, a ještě přesněji soudních znalců v oblasti péče o dítě. Za poslední dva měsíce se na mě obrátily dvě matky a vím o dalších šesti případech. Tyto matky v rámci procesu svěřování dítěte do péče jednoho z rodičů v podstatě bojují o zajištění skutečně základních potřeb a práv dítěte. V tom známém koloběhu OSPOD soud případně soudní znalec soudní znalecký posudek vyžádaný soudem nesete odpovědnost vy, pane ministře, resp. váš rezort, za rámec, v němž působí soudní znalci. Ukazuje se, že před několika lety zavedená liberalizace, která mohla být pozitivní, to znamená možnost jedné strany zadat si sám znalecký posudek, se míjí účinky, protože soud k němu nemusí přihlížet. Samozřejmě nechci zpochybňovat nezávislost soudů, ale v zájmu dítěte logicky je, aby byl využit ten posudek, který je relevantnější, tedy kvalifikovanější.

Chystáte se tedy změnit tento rámec?

To, kde jsou zapsáni, je důležité jenom z hlediska toho, kdo nad nimi vykonává správní pravomoci, ale znalci u nás působí po celé zemi a lze si vybírat znalce odkudkoliv. Je v našem právu součástí nezávislosti soudce, aby si vybral, aby si řekl, jaký posudek chce, zda vůbec nějaký chce a v jaké situaci.

Chystáme se to celé uspořádat a dostat pod kontrolu.

Děkuji. Paní poslankyně má doplňují otázku. Vážený pane ministře, děkuji za odpověď, ale trošku mě znepokojilo to, že soudy budou mít vlastně ještě větší posílenou pravomoc v tom, koho si vyberou, kdo bude zpracovávat znalecký posudek.